Ale tady nějakým podivným způsobem předpokládáme, že ono se to nějak udělá. Ne, on to někdo musí udělat. A nikdo zatím nevíme, nejsme schopni dopočítat, kolik to bude vlastně stát, jak to bude.

Rád bych, kdyby nám k tomu vláda byla schopna něco říct.

Takže bych rád, kdyby na to někdo dokázal odpovědět. Ale co bude dál?

Čekali jsme na to, až nám přijdou platby za pojištěnce, které jsme ošetřili v lednu, a peníze přišly v červenci.